Částku půl miliardy tedy navrhuji přesunout z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, konkrétně z tzv. výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace. Podle návrhu rozpočtu tohoto ministerstva se jedná o velmi vágně formulované výdaje na posílení výzkumu například v oblasti řešení globálních socioekonomických výzev anebo podpory inkluzivního vzdělávání. Na tyto projekty je pro příští rok v návrhu rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy alokováno téměř 8,4 miliardy korun, což je navýšení skoro o 1,5 miliardy korun oproti předchozímu roku, tedy o nějakých 22 %. Takový nárůst je v aktuální společenské a ekonomické situaci vzniklé v důsledku pandemie koronaviru zcela nepochopitelný a neobhajitelný před naší veřejností, která mnohdy obrací každou korunu. Tyto projekty lze bezesporu v dané chvíli označit jako zbytné, neefektivní a neprioritní a jejich rozsah je rozhodně možné výrazně zúžit, či je zcela zrušit a ušetřené prostředky použít na záchranu české živé kultury, které tato částka zásadním způsobem pomůže. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Několik mých návrhů, které předkládám, je vlastně součástí komplexního pozměňovacího návrhu ODS na úspory v rozpočtu, který tady před nedávnou chvílí přednesl můj kolega Skopeček, protože já na rozdíl například od pana ministra Zaorálka, který tady na začátku velmi plamenně hovořil, se domnívám, že čím menší stát, tím více peněz zůstane v peněženkách daňových poplatníků, aby se oni mohli svobodně rozhodovat, na co je použijí, a tím lépe pro naši republiku.

Toho jsme také svědky za poslední roky. Stačí se podívat třeba na výroční zprávy NKÚ. Ale chápu, že rozhodovat o co nejvíce penězích z cizích kapes je sen každého socialisty.

Já se domnívám, že sbory dobrovolných hasičů zabezpečují jak bezpečnost našich obyvatel, zejména v těch menších obcích, tak přispívají ke společenskému životu, a naši podporu si proto zaslouží. Myslím si, že za svoji činnost, za svůj čas, za svou aktivitu si zaslouží naši pozornost, a proto vás požádám, abyste ve třetím čtení tento pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Určitě neumím vyřešit celý státní dluh a ani se jako někteří z vás nepohoršuji nad jeho současnou výší danou především řešením covidové krize.

Jedná se o příspěvky politickým stranám na jejich činnost, tzv. peníze za mandáty a příspěvky za volební hlasy. V této Sněmovně velmi často zaznívají návrhy, a to napříč politickým spektrem zleva doprava, na zrušení dotací politických neziskovek. Naprosto s tímto souzním a souhlasím, avšak nejbohatšími politickými neziskovkami, které mají své příjmy dokonce zaručeny zákonem, jsou parlamentní politické strany a hnutí. Tato Sněmovna svými rozhodnutími a činností jak vládní koalice, tak opozice uvrhla na občany nouzový stav s nevídanými ekonomickými a sociálními dopady. Je načase, aby byla tato konkrétní Sněmovna fakticky solidární s občany, kteří ji zvolili. Zmrazení platů ústavních činitelů je jistě vítané gesto solidarity s národem, ale je to pouze marketingové gesto bez jakéhokoliv hmatatelného dopadu na stav veřejných financí a kvalitu života občanů této země. Miliarda a čtvrt, kterou si plánujete příští rok vyplatit pro své stranické potřeby a stranický byznys, jsou peníze, jejichž úspora nebude již pouhým planým gestem, politickým marketingem a mediálním plácnutím do vody. Ukažte občanům, kolik je politika ve skutečnosti stojí, o kolik každý rok bohatne a kolik máte na své stranické výdaje a stranický byznys. V tomto sále neexistuje chudá politická strana ani hnutí, ale každá politická strana a hnutí v tomto sále by si měla pořádně utáhnout opasek, protože je to právě tato Sněmovna, která utahuje opasky občanům této země. Nemůžete stále kázat vodu, a přitom stále pít to nejlepší víno.

Musíte kázat vodu a pít vodu, musíte jít příkladem a doopravdy snížit svou stranickou spotřebu.

Chceme, abychom ukázali našim voličům, že slova o řešení krizové situace umíme přeměnit ve skutky, a jsme připraveni trpět společně s nimi. Miliarda a čtvrt, to už opravdu není malý peníz. Je to třeba jedna platba sociálního pojištění pro všechny malé živnostníky, kteří museli v této době zavřít své provozovny.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom, že příspěvky politickým stranám jsou vázány zákonem, a proto tímto vyzývám, téměř už bez dechu, ministryni financí, aby neprodleně připravila novelu zákona o financování politických stran a hnutí a dodala ji do Sněmovny ke schválení. Alespoň jednou nám nahrává ten hrozný mimořádný stav. Takováto novela může být při dobré vůli projednána ve zkráceném režimu. Jsem přesvědčen, že každý poslanec a každá politická strana pro něj musí zvednout ruku. Nejde nám přece o finance na naše plakáty a billboardy a jiný stranický byznys, ale o skutečné řešení krizového stavu a pomoc těm, na které nejvíc dopadá. I proto jsme zde byli zvoleni.